Představa některých, že tady je chytrá karanténa, která bude znamenat to, že tady nemoc nebude, že bude tady nula případů, že nemoc najednou zmizí ze dne na den, tak to je nepochopení té situace.

Ale určitě nelze očekávat, že bude znamenat to, že tady nemoc zcela zmizí. Takže tolik jenom skutečně je třeba na začátek si uvědomit, že to, že tady máme jedno lokální ohnisko nákazy, tak není možné z toho dělat nějaké fatální závěry ze selhání systému nebo něco podobného. Tak to zkrátka určitě není.

Ano, samozřejmě záchyty tam stále jsou.

To se nikterak nemění.

Ta situace na Karvinsku samozřejmě měla určitý vývoj.

Protože určitě ta situace měla nějaký vývoj i v rámci OKD.

Nemám takovéto informace, že by tomu tak bylo. A to bylo dáno tím, že drtivá většina těch lidí, kteří jsou dnes pozitivně testováni, jsou bezpříznakoví. Ona tam byla měřena teplota těm horníkům, byla tam nastavena nějaká opatření. Ale ta reálně, ani to měření teploty nezachytilo vlastně žádné pozitivní případy, nebyly tam žádné anomálie právě proto, že ti lidé zkrátka neměli žádné příznaky.

A taková je tam tedy situace. Takže v tomto směru systém zafungoval. A to, že skutečně ty nárůsty jsou, je vlastně skutečně dobře.

Zkrátka byli jsme tam všichni u jednoho stolu a tu situaci jsme konstruktivně řešili.